Děkuji za slovo. Odůvodnění jsem řekl v obecné rozpravě. Teď využívá svého přednostního práva pan zpravodaj.

Děkuji.

Jedná se o alokaci prostředků na prevenci a léčbu patologického hraní. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Farský. Připraví se pan poslanec Votava. Já bych se chtěl přihlásit ke dvěma pozměňovacímu návrhům, které jsou v systému a jsou k sobě alternativou.

Já jsem podobnou hloupost před pěti lety navrhoval také. Také jsem dostal několik desítek mailů, které mi vysvětlovaly, že takové ustanovení, byť se chceme snažit jak chceme, internet nezreguluje.

Děkuji. Prosím pana poslance Votavu. Potom pan poslanec Hovorka. Dobré odpoledne.

Jedná se, v krátkosti, o právo testovat hrací zařízení přímo na místě dozorujícím orgánem. Prosím pana poslance Hovorku. Děkuji za slovo.

Jenom krátce zdůvodním. První dva pozměňovací návrhy se týkají zařazení vždy přestávky po jedné hodině hry minimálně 15 minut, během které doby nemůže být umožněna hra na žádné technické hře.

Vychází to z doporučení, která jsou uvedena rovněž jako součást návrhu zákona.

Dojde tak k narušení interakce člověk a hrací zařízení. Délka přestávek vychází rovněž z doporučení, která jsou uvedena jako součást návrhu zákona. Stanovení kratších hracích intervalů při zachování délky přestávky naplňuje účel rozbití celistvosti hraní a může přispět ke snížení zaujetí hráče hrou.

Třetí pozměňovací návrh se týká maximální sázky do jedné hry a výhry z jedné hry.

Srovnání vychází z porovnání navrhované české úpravy s úpravou Spolkové republiky Německo a se Slovenskem.

Následující příklad ukazuje porovnání německé úpravy sázek a výher v poměru k výši průměrné mzdy, která je čtyřikrát vyšší.

Navrhovaná změna i přes výrazné snížení sázky a výhry zůstává poměrně výrazně vyšší, než je tomu například v Německu, jak ukazuje výše uvedený výpočet. Pokud nebude existovat představa možné vysoké výhry, bude samozřejmě i nižší motivace hráče neustále hru opakovat. Navrhovaná úprava tak sekundárně sleduje i snížení atraktivity hraní obecně a snaží se sledovat cíl zamezení vzniku závislosti na hraní. To považuji za podstatné. V návaznosti na to navrhuji změnit i nejvyšší hodinovou prohru, kdy navrhuji, aby nejvyšší hodinová prohra byla objem prostředků, které může sázející prohrát na jedné herní pozici během jedné hodiny jako součin nejvyšší možné sázky do jedné hry, nejvyššího možného počtu her za jednu hodinu a tisíciny rozdílu jednoho sta nastaveného výherního podílu. Současně hodinová prohra u technické hry provozované v herně a u technické hry provozované jako internetová hra nesmí přesáhnout částku nejvyšší hodinové prohry vypočtené podle odstavce 1. Odůvodnění. Cílem návrhu není pouze eliminovat možné výhry, aby byla snížena atraktivita hry pro hráče, ale rovněž omezení potenciálních škod, které může hráč utrpět tím, že prohrává.

Podotýkám, že tyto návrhy vycházejí z dlouhodobě doporučovaného řešení, které navrhují odborníci pro patologickou závislost na hraní. Děkuji za pozornost. Připraví se pan poslanec Vilímec. Děkuji za slovo. Já budu podstatně kratší než kolega předřečník.

Jsou uvedeny včetně odůvodnění. Týkají se obecných záležitostí, které se snaží zejména blíže a přesněji specifikovat některé aspekty, kterých se dotýká tento zákon. Děkuji. Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce. Připraví se pan poslanec Holeček.